A tady je šest hlavních důvodů, proč si to myslím: Ukazuje se, že mix typicky levicové strany, klidné síly a hnutí, které prosazuje své byznysové zájmy, nemůže dobře fungovat. Již v diskusi při prvním čtení návrhu rozpočtu na rok 2015 jsem si tehdy coby nový poslanec všiml, že názory sociální demokracie a ANO 2011 jsou například v daňové oblasti naprosto rozdílné. A tyto rozdíly jsou stále patrnější.

A to je vždycky pro každou ekonomiku škodlivé.

Sociální demokracie ve vládě prosadila kromě třetí sazby DPH a zrušení zdravotnických poplatků také faktické zrušení druhého pilíře důchodové reformy, aniž by řekla, kde chce brát v budoucnosti na důchody.

Myslím si, že Andrej Babiš již definitivně odložil svou předvolební masku a skutečně bezprecedentně využívá politiku k podpoře vlastního byznysu.

Možná někteří věřili, že Andrej Babiš díky svému miliardovému majetku nemá potřebu využívat politiku k dalšímu zbohatnutí. Tato představa ale byla zřejmě naivní.

Jeho boj proti některým nesmyslům, které prosazují levicoví ministři, není tak ničím jiným než dočasnou pózou. Ať je to jak chce, pro Českou republiku a její renomé v zahraničí je to špatně, jak si obě vládní strany rozdělily úlohy.

Musím ale konstatovat, že většinou jeho vystupování a jeho argumentace mě nepřesvědčuje.

Na této vládě mi vadí chování některých dalších ministrů a také jejich vzájemné spory, které blokují projednávání potřebných zákonů. Spory mezi ministrem zdravotnictví a ministrem financí, spory ministra vnitra s ministrem financí, ale také spory ministryně pro místní rozvoj s ministrem financí, tedy dvou ministrů téže koaliční strany.

Uvedu jeden konkrétní příklad, zákon o kontrole ve veřejné správě.

Dámy a pánové, vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše měla rok a půl na to, aby ukázala, že může dobře fungovat. Namísto toho předvádí permanentní bitky mezi ministry navzájem, v osobě Andreje Babiše ztělesňuje ten největší střet zájmů, jaký si můžeme představit, a prosazuje nedomyšlené kroky, které jsou v rozporu s dobrou správou věcí veřejných. Chápu, že postoj opozice vládu rozčiluje, přesto si ale myslím, že by vláda neměla dnešní hlasování považovat za nějaké pro ni zbytečné divadlo.

Pokud takové vysvětlení nedá a zatím se mi nezdá, že by dala pak by měla ve stávajícím složení skončit. Děkuji za pozornost. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Martin Novotný a připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, naše dlouhá diskuse se už pomalu chýlí ke konci i podle tabule přihlášených a já chci možná připomenout jednu základní tezi, která padla už na jejím počátku v úvodním vystoupení předsedy Občanské demokratické strany, pana profesora Fialy.